Děkuji. Dále do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže děkuji a prosím o podporu svých návrhů. Děkuji. Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

Já jsem pochopil z jeho vystoupení, a s tím souhlasím, že chce pomáhat těm, kteří dělají jednorázové akce. Tomu rozumím, to je pochopitelné. A úplně jsem nepochopil, když jste říkal, že chcete hradit i provozní výdaje, jak do toho zapadnou například sportoviště, která jsou ve vlastnictví měst a obcí, a provozují to tam ty kluby.

To si myslím, že jsme ve shodě.

Může to být privátní majetek, může to být majetek sportovních klubů, jak jste řekl, nebo svazů, ale velmi často je to městský či obecní majetek.